Nechci, a paní ministryně to tady řekla, že žádá o nějaký čas, abychom takto činili pod nějakým tlakem, pod nějakou... byť jak říkám ráda, není čas v armádě ztrácet čas, protože skutečně na tu modernizaci už ho moc nemáme.

To jsem zvědavá, čím bude vaše vláda létat.

Takže kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu všemu, co tady zaznělo, já navrhuji bývá takovým zvykem, že se tady navrhuje zkrátit lhůtu, my jsme to dokonce měli v původním návrhu jako devadesátku, kterou vy jste vetovali, čemuž rozumím.

Jsou to čtyři měsíce, s tím, že pokud by paní ministryně nebo její nástupce ani to nestíhal, a přijde sem v nějakou chvíli po těch čtyřech měsících s žádostí o prodloužení této lhůty, tak to samozřejmě v tom druhém čtení možné je. Není to žádný problém. Ale budeme jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mít před sebou stále tu připomínku, stále to memento toho, že tyto věci jsou pro nás důležité, že na ně nezapomeneme. A svým způsobem vám tímto svým, řekla bych, velmi vstřícným návrhem dávám i prostor uvnitř struktur Severoatlantické aliance říkat ano, Česká republika má v jednání v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by toto měl ošetřit. Takže si myslím, že bychom, pokud projde můj návrh, byli schopni splnit to, co si přejete vy, že na to máme rok času o tom diskutovat, seznámit se s tou koncepcí případně změnit KVAČRy, změnit strategické dokumenty, pokud k tomu paní ministryně dojde, ale že to nespadne pod stůl úplně a budeme se o tom v nějakém časovém horizontu zase bavit. Děkuji vám za pozornost a budu doufat, že skutečně ten můj vstřícný návrh, který si myslím, že nikdy se Poslanecké sněmovně nestalo, že by něco takového velkorysého navrhovatel tady říkal a žádal vás o to, abyste jeho návrh podpořili, tak prosím tedy o vaši podporu a budu doufat, že to, co jste říkali před volbami, budete říkat i v tomto volebním období.

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan Faltýnek třikrát posunul brýle, abych nehovořil, ale přece jenom jsem zpravodaj a věnovali jsme tomu skoro tři hodiny, takže si dovolím ještě pár slov na závěr, abych reagoval na bohatou diskusi, která tady určitě byla.

Zajímavé náměty. Já jsem toho živým důkazem. Kdyby nebyly vojenské školy, tak jsem nevystudoval. Takže tenhle nápad určitě vítám.

Ano, je pravda, že ve střednědobém výhledu zatím toto neplníme.

Takže ještě na závěr jednou: Navrhl jsem tady, abychom zamítli projednávání této novely již v prvním čtení.

Pro příchozí zopakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Počkám, až se ustálí počet přihlášených.

Zahajuji hlasování o zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Návrh byl přijat, takže jsme návrh zamítli a projednávání bodu tímto končí.